Co bylo potom dál?

A víte proč? Protože zjistil, že toto rozhodnutí bylo neodůvodněné. Neodůvodněné!

Nemělo žádný trestněprávní důvod! Sloužilo jen k politickému boji.

Vyšetřování skončilo, zapomeňte. Mohl bych v této časové rekapitulaci skončit, nicméně nebudu zastírat, že se o tuto kauzu zajímám dál, což asi všichni chápete, takže budu krátce pokračovat. Další téměř rok a půl nás média průběžně informovala o tom, jak trestní stíhání pana premiéra a jeho rodiny pokračuje.

A tady si dovolím důrazně připomenout tehdejší výroky typ: Do voleb jsou téměř dva roky, policie má tedy dost času se s touto kauzou vypořádat, a tak dále a tak dále. A co bylo opět dál?

Tolik tedy časově přehledná sumarizace, vycházející z mé osobní zkušenosti s tímto případem. A jaký z ní učinit závěr?